Takže to máme jednoduché. Můžeme se zabývat programem schůze.

Připomínám, že jsou tady pravidla. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Důvod je asi jasný. Paní ministryně včera, když tu byla, slíbila, že sem případně přijde, pokud tyto body budou zařazeny. Takže prosím o podporu. Děkuji za návrh.

To je můj návrh.

Nikdo.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Omlouvám se za trošku pozdní příchod.

Současně platný, nebo ten, který je před finálním hlasováním? Já myslím, že nemůžeme dělat takové zmatky. Mně to nedává legislativně žádný význam. Kdyby už ten zákon byl schválen, na který ale nemáte zatím většinu, tak by to logiku mělo.

Já se nedokážu k tomu vyjádřit.

Máme před sebou v podstatě dva návrhy.

O tom budeme hlasovat jako o prvním návrhu, protože ten tady písemně byl při zahájení schůze a padl v rozpravě.

Ano? Má někdo námitku?

Jednotlivě, ano?

Já to raději přečtu, abychom věděli.

Ano?

Ale jestli chcete, ještě jednou vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.